Děkuji. Pan poslanec Kováčik a jeho faktická poznámka. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ten dnešek je, že tady máme jiný úkol než se vzájemně mistrovat z historie, úkol, kterým po osmi měsících dohadování máme této zemi dát konečně funkční vládu. Dovolím si požádat, abychom šli zpět k věci. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi a s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Grebeníček. Takže vaše dvě minuty, pane poslanče. Chci jenom reagovat na výzvu poslance Blahy, který chtěl odpovědět na zcela konkrétní otázku.

Tam najde všechny ty otázky a i odpovědi, a naprosto seriózně, na základě skutečně důkladného studia. Takže skutečně vám tu knihu dám.

Prosím, pane poslanče.

Tak máme tady procedurální návrh, takže o něm budeme hlasovat bezprostředně. Prosím, máte slovo. Pan předseda Kováčik. Já mám prosím pěkně modifikaci, tedy pozměňovací návrh k tomu procedurálnímu návrhu, abychom přerušili na 10 minut.

Já jsem položil návrh na přerušení jednání do doby, dokud nebude přítomna celá vláda, která žádá na této schůzi o důvěru. Pane poslanče? Já si dovolím zneužít své přednostní právo, abych přítomné i nepřítomné upozornil, že v minulosti Poslanecká sněmovna schválila usnesení, kterým stanoví, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání schůze

Děkuji, pane místopředsedo.